Jinak tady mám investiční aktivitu krajů.

Takže je to dobře, že mají finanční polštář, ale je potřeba ho teď čerpat.

My jsme každý rok dali na ty silnice druhých a třetích tříd. A ještě jste se ptala... Jestli budeme kompenzovat.

Děkuji za odpověď.

Já myslím, že celá řada ekonomů to říkala i vládě, aby tak učinila v dobách dobrých, tedy i vám.

Já v této souvislosti jenom říkám, to je právě ten polštář na horší časy. A kdybyste ten polštář měli aspoň tady v podobě těch cca 18 miliard ročně, tak jste ho dnes mohli krásně využít a ten schodek by nemusel být tak vysoký.

Bylo to míněno takovým způsobem, že připravíte pravidla, tak jak to máte i v programovém prohlášení vlády, že přijmete pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury s cílem zajistit každoročně 4 miliardy korun.